Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Byl to pan Jan Babor a paní Jaroslava Nestěrová.

I zde započíná čtyřleté funkční období dnem volby, i zde prosím o přerušení tohoto bodu. Ano, jsme ve stejné situaci, rozprava již byla ukončena.